Prosím.

A taky si myslím, že taková samozřejmost, jako jsou dluhopisy, že by to mělo být asi v kompetenci automaticky Ministerstva financí. Ale dobře.

Státní rozpočet je v posledních letech schodkový, to znamená, že státní dluh roste.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 78/1. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Jana Gregora, zpravodajské zprávě poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů splatných v roce 2014, sněmovní tisk 78, schválila bez připomínek, a za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem právě učinil. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Ale že vám přijde divné, že k udělení mandátu na vydání dluhopisů za 210 miliard by tato Sněmovna měla mít nějaký názor a toho správce veřejných prostředků pověřit hlasováním, že vám to přijde divné a že byste to chtěl jinak, to dost těžko chápu a rád bych Poslaneckou sněmovnu upozornil, že Poslanecká sněmovna je suverénním správcem veřejných prostředků a my za to neseme odpovědnost. Já pochopitelně pro ten návrh budu hlasovat. Za současné situace je refinancování státního dluhu vydáním nových dluhopisů tím nejlevnějším a nejefektivnějším způsobem. Ale samozřejmě si umím představit situace, doufám, že k nim nikdy nedojde, kdy bychom třeba museli hledat i jiné, levnější řešení, protože to navrhované by za určité situace bylo strašně drahé. A že se nad tím má Poslanecká sněmovna zamyslet, že hlasujeme o 210 miliardách, toho bychom si alespoň měli být vědomi, když nic jiného. Děkuji, pane poslanče. Do rozpravy se hlásí pan ministr financí pan Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, končím tedy podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.